Děkuji.

Dámy a pánové, hezké odpoledne.

Sedm korun!

A už je tady. Připraví se pan poslanec Birke.

Ano, děkuji.

Mluvíme tady o různých občanských sdruženích, která si kupují jednu desetinu metru, dvacetinu metru, a ta vám házejí, promiňte mi ten výraz, vidle do toho celého procesu, ale takovým způsobem, že se dostanete... Třeba na obchvat Náchoda po 17 letech ještě nemáte územní rozhodnutí. Takže řešíte pozemky, protože tam máte 15 občanských sdružení. A nedej bože, když je zveřejníte, ty lidi! Musím říci, že obecně platí, že to je plný pytel problémů.

Na druhou stranu musím říci, že pravda je ta, že když budeme mluvit o situaci výkupu pozemků, tak to je řekněme ten další krok, který vlastně... A to je samospráva, státní správa ve vztahu k územnímu plánu a hlavně k územnímu rozhodnutí. A nechci být detailní, protože jsem limitován časem. A v neposlední řadě je to samozřejmě ale už zmiňovaný panem kolegou zákon o veřejných zakázkách a liniových stavbách. Pardon, omlouvám se. Doporučoval bych tedy, pokud je veto na 90, tak aspoň dodržet tu zkrácenou verzi do výboru a pouze hospodářského. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi taky několik poznámek zase z jiné části opozice v Poslanecké sněmovně. Já musím říci, že mě velice mrzelo, že jsme nebyli přizváni k přípravě, resp. aspoň k informacím o přípravě této novely zákona.

Byli jsme i u té novely, která byla zmiňována, že platí od ledna 2013.

Pan ministr tady hovoří o připravované vyhlášce jako interním předpisu. Samozřejmě mu mohu věřit, ale žádný jsem neviděl. V podstatě těžko se vede diskuse.

Ono opravdu je tam plno zádrhelů včetně těch dopadů, o kterých hovořil i pan kolega Stanjura, o tom, jakým způsobem se to může dotknout i cen budoucích. A já taky cítím přesně tu samou obavu. Na jedné straně bych nepodporoval veto, ale na druhé straně jsem rád, že bylo přijato, podpoříme zkrácení projednání a jsem velice rád, že to půjde do hospodářského výboru, protože to bude jediná šance pro nás v opozici se v podstatě seznámit s tím, s čím předstupuje ministr před Poslaneckou sněmovnu, včetně podzákonné normy, která bude vysvětlovat detaily. Většina z nich už tady zazněla, nebudu se k tomu vracet. Protože pokud se ty věci nevyjasní a neuděláme tam jasná pravidla, vznikne z toho skutečně nástroj, který vůbec nedodrží důvodovou zprávu, kterou nám předkladatelé předložili. A mám pocit, že nakonec se začne tady spekulovat všude 16násobky bez ohledu na bonitu. A bude to zcela přirozená reakce vlastníků půdy, ať už se jedná o státní výkup, nebo se jedná o jiný výkup. A já mám obavu, že právě u zemědělské a lesní půdy to bude velice vážné, tak jako to bylo vždy, kdy jsme projednávali jakoukoli podobu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Šidlovi. Tím, že se snažím reagovat na všechny připomínky a náměty, tak je asi vidět, jak velmi moc se snažím bojovat za tento zákon, který myslím, opravdu může pomoct a veřejnost ho bude vnímat velmi pozitivně.